Nastavljamo s radom. U ime kluba Živi zid, njihov predstavnik, zastupnik Ivan Pernar zatražio je riječ.

Poštovane dame i gospodo. Danas raspravljamo o prijedlogu izmjena Zakona o financiranju izborne promidžbe. Cijelo ovo vrijeme malte ne zadnje dvije godine mi slušamo kontinuirano o tome koliko stranke dobivaju previše novaca i da ta sredstva treba smanjiti. Kao predstavnik Živog zida ja se apsolutno slažem sa time jer sam se tijekom ovih pet godina borbe i povlačenja po deložacijama i obilazeći obitelji koje imaju iskopčanu struju i vodu nagledao doslovce svega i svačega i smatram da definitivno postoji jedna privilegirana kasta, ta kasta koja živi dobro smo mi i sve dok ćemo mi živjeti dobro i jako dobro nećemo biti svjesni toga kako žive ostali ljudi. Gospodin Veljko Kajtazi on vjerojatno zna kako žive ljudi jer u stalnom kontaktu sa pripadnicima svoje nacionalne manjine, ali sam duboko uvjeren da ovdje postoje ljudi u ovim velikim strankama koji su malo kako bi to rekao van kontakta sa prosječnim građanima. I kada bi oni vidjeli u kakvoj su situaciji oni, kako imamo redove pred pučkom kuhinjom, ljude koji kopaju po kontejnerima i koji skupljaju boce i da ne nabrajam dalje, oni su shvatili da su sredstva koja se izdvajaju za političke stranke prevelika. Znači za moj mandat se dobiva ne samo ja plaću kao zastupnik, već i moja stranka dobiva recimo 360 tisuća kuna godišnje i sada pokušajte zamisliti koliko velike stranke koje imaju recimo 40 zastupnika dobivaju novaca. Po mojem mišljenju ta sredstva su prevelika i ta sredstva valjalo bi barem prepoloviti. O čemu se radi? Kada sam dobo prijedlog izmjena tog zakona stalno se potezalo pitanje od strane predlagatelja znači od HDZ-a i MOST-a da je logično da se određuju ta sredstva vezano uz proračunske prihode, a ne rashode. Znači da se od proračunskih prihoda izdvaja određeni postotak, a ne iz proračunskih rashoda. Međutim, prosječnog građanina ne zanima da li mi izdvajamo u određenom postotku od prihoda ili rashoda već koliko ta sredstva u ukupnom zbroju čine. Naime, što se dogodilo? Prije su ta sredstva činila 0,05% od rashoda, a sada će činiti 0,075%. znači iako su sada ta sredstva vezana uz prihodovnu, a ne uz rashodovnu stranu proračuna u suštini se u postotku ona povećavaju za 50%, znači sa 0,05% rashoda na 0,075% prihoda. Znači stvara se jedna slika stvarnosti o nekakvoj racionalizaciji koje zapravo nema. A to smo imali već prilike od MOST-a vidjeti na onom primjeru sa reformom uprave gdje broj ljudi koje oni nazivaju uhljebima zapravo više, a ne manje. I također od strane SDP-a je bilo potegnuto pitanje da trebaju ta sredstva biti tolika jer ako se stranke financiraju iz proračuna, odnosno svoje aktivnosti da u tim i takvim okolnostima će njihov, će sam taj proces kao biti transparentni. Međutim što se u stvarnosti događa? U stvarnosti se događa da postoje određeni pojedinci koji pripadaju određenim strankama koji zloupotrebljavaju svoje ovlasti na sljedeći način. Znači, npr. meni je stigla u, znači poštom na adresu, znači prijava kaznena protiv ministra gospodarstva RH gospodina Tomislava Panenića. O čemu se radi? Kaže u njoj sljedeće, da je dotični počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, članak 229. stavak 1. i 2. Na koji način? Da je u periodu od 1. kolovoza do 9. rujna, 9. rujan je bio zadnji dan kada se mogla vršiti izborna kampanja, dogovorio, odnosno ugovorio sa raznim oglašivačima da se emitiraju emisije propagandne naravi u funkciji stranačke propagande i predizbornih aktivnosti političke stranke MOST-a i to je emitiranje znači plaćeno iz strane proračuna Ministarstva gospodarstva, radi se o pola milijuna kuna. A suština tih poruka koje su bile jest da je MOST, znači ta opcija za koju bi trebalo glasati. Znači bilo je u toj funkciji. Kaže ovako, znači da ti troškovi nisu bili izravno povezani sa djelovanjem i aktivnosti Ministarstva gospodarstva niti su nastali u njegovom interesu već je riječ o troškovima koji su od isključive koristi za predizbornu kampanju političke stranke MOST-a Nezavisnih lista. Na opisani način ministar gospodarstva je kao državni dužnosnik i službena osoba iskoristio svoj položaj i ovlasti i političkoj stranci na račun Ministarstva gospodarstva i nas poreznih obveznika pribavio korist u iznosu od 400 tisuća kuna. E sada, gdje je poanta cijele priče? Evidentno je iz vremena emitiranja, znači vrijeme emitiranja je bilo do izborne šutnje, pa znači mjesec dana ranije da su te propagandne poruke bile u službi, odnosno vezane uz izbore. Međutim, ja sam siguran da te troškove uz svoje rashode izborne MOST nije uvrstio čime je prekršio Zakon o financiranju izborne promidžbe. Međutim, o čemu se radi? MOST je prigrabio svu moguću vlast, znači zakonodavnu, ima predsjednika Sabora, pravosudnu vlast znači ima ministra pravosuđa, ima čak i ministra policije i ima, i čak vodi Ministarstvo uprave. Znači privatizirao je sve tri razine vlasti. I ja ne očekujem od DORH-a da pokrene postupak protiv gospodina Panenića jer je jasno, znači da se ovdje radi o protekciji niti očekujem da će ga iz DIP-a pitati, dobro gospodine Panenić da li su možda, ono koji je bio smisao emitiranja tih promidžbenih poruka. Ono što u konačnici samo želim reći u svom izlaganju je sljedeće. Naša zemlja nalazi se u teškoj ekonomskoj krizi a parlamentarne stranke ne snose teret te krize i stalno nameću onu priču iz Europske unije, to je ta potreba o štednji i racionalizaciji, povećavaju se porezi, imali smo prilike vidjeti kako je PDV porastao i privatizira se državna imovina umjesto da se znači ovakvi rashodi koji idu političkim strankama smanje. Takvu politiku ove Vlade, znači opet HDZ-a i MOST-a, ovo je ono verzija 2:0 smatram promašenom. A cijenu te politike platiti će sami građani.

Evo samo jedan kratki detalj, gospodine Pernar, predlagatelji u okviru ovog zakona nisu doveli naše građane u zabludu, naime, brojke koje spominjete ne odnose se na istovjetne kategorije. Molim vas da to uzmete u obzir. U jednom slučaju je riječ o ukupnim rashodima proračuna koji su na razini proračuna preko 100 milijardi kuna, 115 bili planirani za 2015. a s druge strane riječ je o poreznim prihodima koji su planirani na 68 milijardi. Dakle u kontekstu onih 0,05 odnosno 0,075 nemate pravo, o privatizaciji vlasti ja vjerujem da će netko drugi. Zahvaljujem zastupniku Ćoriću. Zastupnik Pernar ima pravo na, odgovor na repliku. Pa htio bih reći da mi vidimo da se ta sredstva neznatno smanjuju i da zapravo ovo nisu reforme koje građani žele i očekuju već se radi samo o kozmetičkim promjenama i drukčijim tehničkim formulacijama a ne o stvarnim reformama.

Izvolite. Hvala predsjedniče. Evo ja bih se samo osvrnuo na ovo izlaganje gospodina Pernara gdje u biti čak govori da nema smanjenja pa spominje postotke a onda kaže sada da su to neznatna smanjenja. Radi se, i to je točno navedeno, tako da nema nikakvog zbunjivanja javnosti, radi se o 6 milijuna kuna. Ali ovdje je očito, osim ovoga što je rekao gospodin Ćorić, da gospodin Pernar se svaki dan želi pojaviti u središnjem dnevniku, očito je što njega najviše svrbi demagoški priča o tome kako bi stranke trebale smanjiti svoja sredstva za politički rad a nije odgovorio javnosti zašto pored stranke kojoj je on jedan od supredsjednika Živi zid zašto je pokušao registrirati novu stranku znači istog imena sa još dodatkom imenom čovjeka koji je živ a on je spominjao Stjepana Radića a Vilibor Sinčić je živ i supredsjednik je Živog zida koji egzistira i koji je uzgred budi rečeno registriran na istoj adresi, znači pokušali su registrirati stranku na istoj adresi kao što je i ona stranka koja postoji i egzistira. I ja mislim da se tu radi o tome da se sačuvaju novci jer očito se radilo o nekakvom kriminalu, spominju se krivotvorenje potpisa i svega ostalog. MOST ništa nije uzurpirao, ministrica uprave je postupila po zakonu jer se ne smije registrirati stranka koja bi zbunjivala birače. Ako su neki prije registrirali HSP-ove i ostale i tako se ponašali ne baš u skladu sa zakonom to nije problem MOST-a.

Gospodin Grmoja govori jednu lažnu informaciju a ta je da je navodno prije bilo pogrešno a da je MOST nešto ispravio. Mi smo svjedoci toga da je u 7 mjesecu ove godine registrirana stranka HSS Stjepan Radić. Znači MOST-ova ministrica je registrirala stranku koja u svojem imenu nema velike razlike između već postojeće stranke HSS. Znači to je nesporna činjenica, međutim samo dva mjeseca kasnije odjedanput više se ne može raditi stranka s dodatkom imena. Gospodin Grmoja govori ovdje o primjerima kao da bi stranke trebale biti na pokojne ljude, međutim mi imamo još uvijek žive ljude poput gospodina Milana Bandića koji ima stranku koja u svojem imenu ima i njegovo ime. I to ne smatram u nijednom elementu spornim. Druga stvar je ta što MOST ne samo znači da je napravio presedan u smislu što je odbio registrirati nama stranku, on spominje, pazite što je zanimljivo on spominje pitanje adrese a Zakon o političkim strankama u članku 11. ne spominje sličnost u adresi već samo u imenu stranke. Znači u obrazloženju Ministarstva uprave se navode stvari kojih uopće u zakonu nema kao razlozi za odbijanje. A druga stvar je da je dosada ministarstvo uvijek izlazilo u susret političkim strankama i znači ponavljam gospodinu Prgometu stranku je registriralo u dva dana, nama je to odbilo.

Slijedeći koji se javio za repliku je zastupnik Miroslav Šimić. Izvolite. Iako je kolega Ćorić već na neki način objasnio o čemu se radi mislim da nije s gorega da neke stvari ponovimo i zbog zastupnika Pernara i zbog javnosti kako ih ne bi zbunio. Očigledno zastupnik Pernar nije do kraja proučio materijale i nije shvatio da kada govorio o postocima da uspoređuje potpuno dvije različite osnovice. Uspoređuje osnovice poreznih prihoda koje prema izvješću za 2015. iznose 68 milijardi kuna i rashode koje je prema izvješću za 2015. iznose 118 milijardi kuna. To konkretno znači ako bi primijenili dosadašnji oblik sa manjim postotkom od 0,05 da bi stranke dobile 57,7 milijuna kuna a primjenom ovog modela koje smo zajedno sa kolegama iz HDZ-a predložili stranke će dobiti 51 milijun kuna. Znači nešto iznad 6 milijuna kuna manje. Misle da uništavamo stranački sustav, da ovo vodi prema apsolutizmu. MOST misli da je to jedna razumna cifra i da je jedan dobar korak u pravom smjeru. Zahvaljujem se zastupniku Šimiću. Odgovor na repliku gospodin Pernar. Ovako, htio bi reći da kad se priča o plaćama saborskih zastupnika, odnosno kada se priča o tim razumnim ciframa, je li neka cifra razumna ili nije? Ja uopće ne osporavam da je ta cifra razumna koju stranke dobivaju, ja čak ne tvrdim niti da su iskreno ću reći da su plaće zastupnika prevelike.

Ali kad mi imao situaciju gdje je preko 300 tisuća građana u blokadi i bez osnovnih sredstava za život, gdje se ljudima iskapča struja i voda, gdje ih izbacuje na ulicu, gdje im se plaće ne isplaćuju, gdje ih ovršavaju Hanžekovići i razni drugi lihvari tad se mora postaviti pitanje da li je moralno da stranka za svakog zastupnika mjesečno dobije 30 tisuća kuna. Dame i gospodo pokušajte zamisliti HDZ i SDP ako imaju recimo 40 zastupnika koliko je to novaca na mjesečnoj bazi. I kada onda pogledate kako ti ljudi žive njima je dobro, njima je ovaj sustav dobar i naravno da će gospodin reći da u tome ne vidi ništa sporno jer je njemu sve u redu. Ali kada bi se prizemljio i kad bi vidio kako je drugima vidio bi brzo da su stvari nažalost gore nego što se njemu čini. Slijedeći koji se javio za repliku je uvaženi zastupnik Horvat. Zahvaljujem se. Uvaženi mladi kolega Pernar, naravno da se mora reagirati na ovo vaše izlaganje jer ste prilično odustali od vjerodostojnosti i ozbiljnosti političke a mislim i da imate puno frazeologije u vašem izlaganju, da ne kažem demagogije. Zašto kažem to? Cijelo vrijeme govorite ovdje šaljete javnosti poruku kako su stranke preplaćene, kako imaju previše sredstava, a upravo ste, upravo je notorna činjenica da ste do zadnje sekunde pred Ministarstvom uprave stajali i čekali da vam se registrira nova stranka, iz osnovnog razloga da bi dobili pripadajuća sredstva koja vas naravno po zakonu trebaju pripadati. Da ste se bolje organizovali vjerojatno bi sad imali ta sredstva. Drugo, ja dolazim iz male sredine i živim sa narodom. I nemojte pričati priču da zato što moja stranka treba dobiti određena sredstva oni ljudi po kontejneru traže hranu. Kod mene u Baranji je 10 hiljada ljudi na birou ne zato što je stranka dobila novce, nego zato što je onaj tko je kupio Belje u roku od godinu dana poslao 8 hiljada ljudi na biro i o tom treba govoriti. I to je prava istina. I nemojte prodavati ljudima lažne poruke i služiti se nekakvim demagoškim frazama jer to nije život. Vi ste daleko od realnog života. Osim toga i demokracija i parlamentarizam koštaju i to vrlo, vrlo puno koštaju. I vi ovdje koštate i ja koštam i sve ove moje kolege koštaju, ali je to demokracija. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. Htio bih reći opet gospodinu Horvatu, ne bi bio problem da stranke dobivaju toliki novac, da građani normalno žive. Znači, da ovaj Sabor u zadnjih 25 godina nije radio sve što je mogao da građane baci na koljena kroz, što kroz Zakon o Narodnoj banci kojim je zapravo novac privatiziran, što kroz valutnu klauzulu dame i gospodo koju vi uporno štitite godinama i koja je ljude opljačkala i dovela na prosjački štap, što kroz Ovršni zakon koji ih izbacuje na ulicu. Ali što se dogodilo?

I sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Branimir Glavaš. Gospodine Pernar, osvrnut ću se samo sa nekoliko riječi na ovo spominjanje Ministarstva gospodarstva i gospodina Panenića. Je činjenica i istina da se u vrijeme predizborne kampanje emitirala serija plaćenih emisija od strane Ministarstva gospodarstva na određene teme gdje su se prezentirali određeni rezultati. Podsjetit ću za one koji to tada nisu registrirali u eri predizborne kampanje HDSSB se obratio Državnom izbornom povjerenstvu sa jednim prigovorom. Državno izborno povjerenstvo je uputilo naš prigovor Etičkom povjerenstvu i mi smo vrlo brzo dobili odgovor. Tu se ne radi o nikakvoj zlouporabi u smislu kaznenog djela. Etičko povjerenstvo je sugeriralo i ukazalo na taj problem da to baš nije najzgodniji timing, vrijeme predizborne kampanje kada se emitiraju i plaćaju takove emisije iz proračuna Ministarstva gospodarstva i sugeriralo da se ministarstvo, odnosno ministar Panenić suzdrži za vrijeme predizborne kampanje. Dakle, želim naglasiti da se ne radi o kaznenom djelu i da se ne radi o nekoj vrsti zlouporaba koje bi spadale u sferu kaznenog djela, a mi smo kao stranka HDSSB tada ovoga ljeta na to ukazali nadležnim državnim institucijama. Zahvaljujem zastupniku Glavašu. Odgovor na repliku, zastupnik Pernar. Ako neka stranka u vrijeme predizborne kampanje plaća, odnosno reklamira dostignuća svoja, svojeg lika i djela i to preko valjda 20 agencija za oglašavanje na svim mogućim televizijama jasno je da je to u propagandne svrhe, znači a ne u svrhe, ne znam informiranja javnosti. Bože mili, znači postoje dnevnici, postoje vijesti, znači vijesti koje su relevantne se objavljuju. Znači, jasno je iz aviona da je to oglašavanje bilo u svrhu izborne kampanje i da je novac poreznih obveznika otišao na to što je otišao.

Prvi koji se javio od zastupnika je poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Nastojat ću u svojoj raspravi govoriti o principu, ne o iznosima iako u ovom trenutku mi se čini da je više iznos prevladao u našoj raspravi. Ja sam od one grupe zastupnika koji se protivio hitnosti procedure, jer smatram da je ovo iznimno važan zakon, zakon koji ne regulira izborni proces već ga vodi. Pokušat ću to kasnije malo objasniti.

Da li je namjera dobra možemo se oko toga složiti, ali da li će ona dovest do rješenja ili će izazvati nove probleme to ćemo tek vidjeti. Naime, smatram osobno da se iako je kolega Šimić u obrazlaganju prijedloga, ovog zakonskog prijedloga se izrazio da se stranke trebaju financirati i iz državnog proračuna osobno smatram da bi se stranke isključivo trebale financirati s javnim novcem, nikako ne s donacijama. Zašto to kažem? Donacije je teško kontrolirati. Ne znam, nekad čini mi se da li je riječ o mitu, postotku ili je jednostavno riječ o reketu. Tko može donirati danas i kome? Je li normalno ili pošteno da pravna osoba koja na jednoj županiji obavlja gotovo većinu poslova, koju potpisuje ugovor, potpisuje župan s tom pravnom osobom kasnije taj isti župan se nađe na izbornoj listi i ta naravno, to poduzeće je donator te političke opcije. Jednako tako se događa naravno i sa tzv. bagatelnom nabavom gdje mi zapravo imamo uvijek jedne te iste izvođače radova i naravno da su oni onda svesrdno i donatori političke stranke. Je li osnovna premisa demokracije poštivana? A osnovna premisa je da smo svi politički jednaki. Nismo svi jednaki naravno ali politički moramo biti jednaki, moramo ići u istoj utakmici sa istih pozicija. Međutim, nekad mi se čini da u političkoj borbi mi zapravo ratujemo s moći ne ratujući sa svojim političkim suparnikom već ratujemo s onim što stoji iza njega, a to je vjerujte mi isključivo novac. Doživio sam to i osobno kada u izbornoj kampanji gotovo na svakom ćošku da se tako izrazim stoji plakat moga protivnika, a moj evo tamo jedino stoji u kukuruzu jer jednostavno nemate novca da to platite. Izdašni su donatori, često puta zaboravljamo da i ti donatori su prošli predstečajne nagodbe i tu je nekakav javni novac završio. Da priču nekako ovako sažmem možda bi bilo najbolje rješenje da političke stranke mogu donirati članovi stranke. Čudno je da u izbornoj promidžbi, evo doživio sam i to da za vrijeme izborne šutnje moja kćer dođe kući sa utakmice i ja kažem što je to a kaže ona to je to. Župan je dao na toj utakmici djeci majice. I to je u redu? Djeca su sretna zbog toga, međutim postavlja se pitanje tko je te majice platio? Danas nam se to događa da se javnim novcem, vi ste ovdje to spominjali, javnim novcem se financira kampanja na različite načine. Bilo preko lokalnih medija, bilo preko nekakvih drugih načina okupljanja umirovljenika ili svega što se netko tko je promoćuran naravno dosjeti. I mislim da su to problemi s kojima se moramo pozabaviti. Ili članak 23. ajmo promijeniti onda. Zašto bi se vjerskim zajednicama zabranilo da doniraju političke stranke? Zašto biskup Košić ne bi mogao donirati stranku koja je njemu po volji? Ako ćemo tako razmišljati onda doista nećemo napraviti u RH u budućnosti i dalje političku utakmicu koja je ravnopravna. Osim ovih primjera koje sam naveo još ću jednu stvar spomenuti, mislim da je u Zakonu o izboru zastupnika i članova predstavničkih tijela mislim da se i MOST na tome zalaže da se ne mogu kandidirati osobe koje su osuđene za kaznena djela. Nama se u ovom zakonu dozvoljava da i takve osobe mogu donirati političke stranke. Političke stranke su interesne organizacije i teško me razuvjeriti da netko tko donira, a posebno kad je riječ o pravnim osobama, ako netko donira političku stranku da nema određeni interes iza toga. Dakle da zaključim, ako bi zakonsko rješenje bilo, ako bi imalo širi pristup posebno u ovom dijelu koji se odnosi na pravednost i na ravnopravnu političku utakmicu onda bi svakako valjalo podržati.

Sljedeći zastupnik u pojedinačnoj raspravi je zastupnik Gordan Maras, izvolite. Kada govorimo o ovom zakonu i u biti zbog čega otvaramo na neki način ovo zasjedanje odnosno ovaj saziv Sabora upravo s ovim setom zakona moramo se prisjetiti da je atmosfera koja je stvorena u javnosti oko određenih uvjeta koje MOST postavlja pred buduću Vladu stavila neke zakone na dnevni red i ti zakoni su predstavljeni kao ovi suštinski, reformski zakoni koji bi kao trebali u budućnosti ispraviti i neke nepravde odnosno dovesti do bolje situacije i boljih rješenja nego što je to bilo prije a kao ti problemi su oni koji jako i najviše muče hrvatske građane. Zbog toga danas ovdje raspravljamo o zakonu koji će smanjiti političkim strankama iznos za 6 milijuna kuna na godišnjoj razini kao ključan problem u ovom trenutku u RH s čime nemamo nikakav problem. Znači niti mi u SDP-u a ja ne vjerujem da će ijedna stranka reći da je taj iznos nedostatan odnosno da se ne treba smanjivati i na taj način pokazati određenu solidarnost, ali to nisu ključni problemi. S druge strane postavlja se pitanje i sada ćemo vidjeti nakon ovih zakona koliko treba novoj Vladi da pošalje sljedeće zakone u proceduru jer iz iskustva iz proteklog mandata znamo da je to trebalo nekoliko mjeseci da bi se počelo raditi. Imamo ovdje par ad hoc zakona koji su na dnevnom redu i koji bi trebali stvoriti dojam da se nešto krucijalno promijenilo, a u biti promijenilo se ili neće se promijeniti gotovo pa ništa. Zbog čega se neće promijeniti ništa? Zbog toga što princip sa rashoda na prihode ne znači nikakvu uštedu i dolazimo do paradoksa, znači de facto porezni prihodi će tvoriti osnovicu po kojoj će političke stranke dobivati godišnje novce iz proračuna. Drugim riječima ako iz toga izvedemo što veći porezi i što viši porezi veći prihodi političkim strankama. Zamislite taj paradoks. Znači MOST je predložio model po kojem će stranke na vlasti biti u poziciji motivirane povećati poreze da bi dobile više iz proračuna. Dal' to ima vama neke logike? Za mene nema nikakve logike. S druge strane u narednom razdoblju očekujemo svi da će deficit padati, da će više rasti porezni prihodi nego što će rasti porezni rashodi. Ja sam uvjeren da to i vladajuća većina želi. Da ne želite da rashodi rastu više. Prevedeno po ovom modelu će strankama više prihodi rasti nego da je model ostao stari. Zbog toga ako bi rashodi rasli manje nego prihodi manje bi bilo i povećanje. Znači, imamo jedno rješenje koje apsolutno nije u redu u ovom trenutku. Za tri godine ako budu očekivanja ispunjena ona koja svi očekujemo da rast bude 2%, 3% godišnje prihodi po osnovi poreza odnosno ovaj model bit će veći za stranke nego što su to danas. Zato ne govorimo ovdje o nikakvoj uštedi nego o stvaranju dojma. Kada bi govorili o uštedi onda bi se mi ovdje u Saboru dogovorili koji je to iznos na godišnjoj razini koji je potreban za funkcioniranje političkih stranaka, da li je to 40, 45, 50 milijuna, to bi bio prijedlog za unesti u proračun i ne bi uopće brinuli o poreznim prihodima i poreznim rashodima. Na taj način ja bi rekao najbolje uredili ovaj sustav i mogli bi svake godine donositi odluku koja je primjerena trenutku u kojem se nalazimo. Ovako dolazimo do paradoksa. Po ovom modelu će prihodi stranaka rasi više nego da je ostao stari model, zbog toga što očekujemo da će porezni rashodi rasti sporije nego porezni prihodi. Što se tiče javnih izvora financiranja, ja mislim da je svakome u interesu i u ovom Saboru i u RH da se stranke politički sustav što više financira iz javnih izvora kako bi bio transparentan. Onda ne bi došli u situaciju da nas netko sumnjiči kao što je sada gospodin Pernar osumnjičio gospodina Panenića da si je financirao kampanju iz državnog budžeta nego bi građani RH vidjeli svaku kunu, svaku lipu financiranja određene kampanje i određenog troška kampanje. Ja sam pobornik da se ograniči visina donacija čak i na manji iznos nego što je to danas kako bi imali što više malih donatora u odnosu na one koji su veliki koji kasnije htio to čovjek ili ne htio imaju određeni pristup onome koji su financirali. S te strane za hrvatske građane je uvijek jeftinije i transparentnije da imaju u potpunosti javne izvore i u budućnost možda bi rješenje koje bi možda bilo najviše zadovoljavajuće za naše građane bilo da bude skoro sve financirano iz javnih izvora kako bi na taj način prekinuli moguće sumnje koje bi imao neko prema određenom donatoru u budućnosti. Tako da se vratim na početak ove rasprave, ovo nije nikakva reforma zbog čega smo suzdržani oko toga, zbog toga što i kada nemaš reformu i kada bi trebao donijeti neki zakon trebala bi biti uključena javnost, komunicirati to sa zainteresiranom javnošću da vidimo što ljude misle i da se ne postavljaju raznorazni lažni reformski potezi kao nešto što će bitno promijeniti život naših građana i što će bitno promijeniti uređenost našeg sustava. Jer opet kažem, po starom modelu stranke bi dobivale manje nego što će dobivati po novom modelu. Vidim da me gospodin Marić gleda, nije čuo ovu argumentaciju da će 3% rasta BDP-a svake godine dovesti do toga da će za tri godine više stranke imati iz proračuna po ovom modelu nego što imaju danas. Znači mi smo napravili u biti, odnosno ne mi nego to predlaže HDZ i MOST su napravili model po kojem se više dobiva iz proračuna nego za tri godine nego što je to danas i koji stimulira stranke na vlasti da dižu porezna opterećenja. Pa vi možete sa poreznim opterećenjem dignuti također masu poreznih prihoda, jel tako i sutra na taj način sebi dignuti prihode stranke. Mislim da je možda motivacija i želja bila dobra, da definitivno rješenje nije dobro, a definitivno nije ono što se pokušava prikazati hrvatskoj javnosti da se radi o određenoj reformi jer se ne radi o reformi, radi se isključivo o jednom potezu koji bi trebao pokazati da se ta suradnja uvjetuje sa nečim inače suradnje ne bi bilo. A nažalost, očito to tako funkcioniraju stvari u našoj većini gdje se mora pokazati da MOST kontrolira HDZ jer inače tih 10% biračkog tijela više ne bi imalo razloga glasati za MOST. Prvi koji se javio za repliku je zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. Gospodine Maras prije pola godine vi ste ovaj model objeručke potpisali, dobro bi bilo da ga podržite, pa možete slobodno provjeriti ako niste zaboravili što ste potpisali, isključivo da biste opstali na vlasti. Imali ste izbore i nedavno, narod vas nije izabrao i Bogu hvala što prihodi rastu u državi. Nažalost, za vrijeme vas jedino što je raslo to je bio dug, odlasci mladih. Naravno, vi kritizirate ovu bivšu Vladu, kritizirate MOST, a evo vidite i s takvim MOST-om i takvom vladom u državi se ide naprijed. Kritizirate ministra Panenića, ako je išta napravio protuzakonito neka sva tijela odrade svoj posao.

Vi ste ovdje otvoreno sada kazali za gospodina Panenića, kao pozvali ste se na gospodina Pernara pa bi dobro bilo da vi to kažete. Znači kažete i javni izvor, naravno da su najbolji javni izvori. MOST se u protekloj kampanji financirao isključivo iz tih izvora, to je lako provjerljivo, pa možete vi potvrditi možda je i SDP tako se financirao i koliki su znači ti bili iznosi. Jednostavno kriteriji moraju biti isti, ali ovo je dobro podržati jel ne možete objasniti da je 57 milijuna manje od 51 milijun kuna. To je 6 milijuna kuna manje za političke stranke. A ako budu prihodi rasli, ako politika bude odrađivala svoj posao, ne na temelju toga što vi govorite, na temelju samo poreza, podizanja, nego na temelju da država ide naprijed, da se zapošljava ljude, da imamo bolje prihode, tada će naravno rasti taj dio. Ja se sada … gospodina Pernara da neće biti upitno tada koliko se političkim strankama izdvaja, ako budu ljudi radili, ako mladi ne budu bježali kao što su za vrijeme dok ste vi bili na vlasti. Moramo se sjetiti da je samo u tom periodu Zahvaljujem zastupniku Bulju. Gospodine Bulj vjerujte nikada u životu nisam objeručke potpisao ništa. I potpisujem se jednom rukom. A druga stvar pa normalno ne znam da li to shvaćate, ali ako porezi su osnovica pa normalno je da će poreznim opterećenjima ako ono bude raslo političke stranke dobivati više. I to sam rekao. Ja sam rekao da princip nije dobar. Mogli ste u zakonu definirati da se godišnjom odlukom Sabora definira koliko je to u proračunu za političke stranke i staviti 50 milijuna, narednih 5 godina. Mogli ste tako zakonom definirati. Ali ste napravili upravo nelogičan sustav jer ako su porezi viši stranke dobivaju više. Ja sam samo to rekao. Što je veće porezno opterećenje hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika stranke će dobiti više. HDZ i MOST su taj princip uveli u zakon. Što se tiče gospodina Panenića ja nisam riječju rekao oko toga, ja sam samo rekao da ne bi bilo potrebe da gospodin Pernar uopće to spominje a oko odgovora na ovo pitanje to je ministarstvo javno objavilo tako da možete se informirati u ministarstvu poduzetništva pa ćete vidjeti koliko je to i šta je to bilo. Samo je princip bitan. I hvala Bogu kažete vi, znači zadnjih godinu dana je sve krenulo naprijed i mladi su se počeli vraćati u Hrvatsku jeste li to rekli? Otkada je MOST preuzeo odgovornost mladi se više ne iseljavaju iz Hrvatske. Znači to je vaš zaključak. Zadnjih godinu dana je sve procvalo. Nažalost mislim da niste u pravu i možete pogledati statistike, zadnjih godinu dana su se trendovi nastavili kakvi jesu odlazaka mladih iz Hrvatske i mi bi se trebali zajedno truditi da se to zaustavi.

Zahvaljujem zastupniku Marasu. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Branko Grčić. Izvolite. Kolega Maras, ovo što ste vi govorili implicira znači da bi eventualno vlast se ponašala na način da povećava poreze, da bi prihodi stranaka bili veći. Ja naravno ne vjerujem u to niti želim vjerovati da će se takvo nešto događati. No, iskoristio sam ovu priliku da kažem nešto puno važnije. U petak prošli, kada smo se ovdje prvi put našli i konstituirali Sabor svi novinari ovdje u predvorju su me pitali i mene i moje kolege što mislite o ovoj najnovijoj najavi, koju ja doduše nisam čuo, da se razumijemo, ali je loše ako se o tome priča, barem kuloarski, da nema onog obrnutog procesa koji je najavljen u kampanji od svih stranka ali u ovom trenutku je važno da je to najavljeno od vas koji činite vladajuću većinu a to je upravo smanjenje poreza. A koristim kažem ovim priliku da isprovociram to pitanje i ovdje u Saboru i da naravno isprovociram Vladu koja će ovaj tjedan biti izglasana da što prije u ovoj dom uputi zakonska rješenja vezano za smanjenje, možda ne u ovom trenutku PDV-a, tu možemo se složiti s vama da treba s time pričekati ali svakako najavljeno smanjenje poreza na dohodak i povećanja plaće za naše građane, to je prva stvar koju očekujem od vas. Ukoliko vi to ne napravite napraviti ćemo mi kao oporba. I druga stvar koju očekujemo od vas to je smanjenje poreza na dobit koji ste također najavili i obećali. Prema tome, evo stvari moraju ići u tom smjeru, nikako ovako kako je kolega Maras htio na neki način samo karikirati.

Sljedeći koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav Ćorić. Pa evo hvala lijepa predsjedniče. Prije svega bih zahvalio kolegi Grčiću koji je upozorio na tu krivu pretpostavku kolege Marasa. Ona uistinu ne stoji. Dakle ovaj model, novi model funkcioniranja odnosno financiranja političkih stranaka biti će zasnovan prije svega na gospodarskom rastu a ne na poreznoj presiji kako ste vi gospodine Maras u svom izlaganju aludirali. Što se tiče poreznog rasterećenja ukoliko se samo kratko mogu osvrnuti, dakle cjelovita porezna reforma biti će predstavljena od strane budućeg ministra financija onog trenutka kada se konstituira nova hrvatska Vlada i hrvatski građani neće biti ni na koji način oštećeni. Zahvaljujem zastupniku Ćoriću. Hvala vam lijepa. Znači gospodine Ćorić a kako mi to možemo znati? Kako se to vidi u proračunu na čemu je temeljeno ovo što vi govorite?

To su jedno te isti prihodi. Ja vam govorim da princip nije dobar. Ja isto ne govorim kao kolega Grčić ovdje da priželjkujem i da će to netko koristiti. Ja vam govorim da naši građani i poduzetnici gledaju i kažu, gledaj ja plaćam taj porez a što je veći prihod od poreza, što ja više plaćam stranke dobivaju više. Ja govorim da je princip i načelo loše. Ili čete vi sada meni ovdje reći pred svima ili netko iz HDZ-a koji će biti za to zadužen da porezni prihodi naredne tri godine ili četiri godine uopće neće rasti. Možda ćete i to reći. U tom slučaju ja prihvaćam vašu argumentaciju ako će oni ostati isti na konto rasta odnosno poreznog rasterećenja onda to ima smisla ali inače se to ne može izmjeriti. Sa te strane kažem da ste izabrali krivi princip. Da li u brzini, da li pod pritiskom MOST-a, gospodina Bulja ili nekog trećeg, ja ne znam, ali princip je krivi. Jer kako bih rekao ako je porezno opterećenje osnovica za nečije prihode po meni je to krivi princip. Mogli ste komotno odrediti da je to 50 milijuna kuna godišnje i neka tako ostane naredne 4, 5 ili 7 godina.

I da sa te strane će biti veći prihodi političkih stranaka. Vi ne želite da se smanjuju prihodi političkih stranka nego da budu dinamički i da rastu. Da svake godine imamo 3, 5% veće prihode za HDZ i za MOST. Zastupnik Maras hvala. Ja sam namjerno pustio gospodina Marasa ovaj put mrvicu duže zato što prošli put nisam primijetio odgovor za repliku. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Anđelko Stričak. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Maras vi ste naveli da je paradoksalno da se proračunska izdvajanja za rad političkih stranaka uzimaju prema proračunskim prihodima a ne rashodima. Ja ću vas samo podsjetiti da već sad imamo niz zakonskih rješenja i skoro sva govore kad se radi o tim izdatcima za institucije ili društva bitnih za našu domovinu da se izdaci za njih računaju prema proračunskim prihodima a ne rashodima. Tako imamo Zakon o vatrogastvu koji u članku 45. kaže da se izdvajanja za vatrogastvo čine temeljem prihoda proračunskih, ne rashoda. Pa imao Zakon o Hrvatskom crvenom križu članak 30. isto kaže da se izdvajanja vrše temeljem proračunskih prihoda.

Zastupnik Maras ima odgovor na repliku. Gospodine Stričak, pa upravo ste rekli nešto što je fak. Znači vatrogastvo i određene druge stvari imaju osnovu na prihodima, ali cijela rasprava danas se ovdje vodi oko toga da bi se trebalo smanjiti 6, 7 milijuna političkim strankama. Ja samo govorim da po ovom modelu koji ste vi predložili će ti prihodio stranaka za 3 godine biti veći nego što danas. Kako bi rekao gospodin Ćorić dinamično. Rasti će 3, 4% godišnje, na kraju će biti viši nego što su danas. To je ono što sam ja rekao. Mi moramo biti svjesni i kako će naši građani i poduzetnici čuti ovu poruku. Da će što više njih oporezujemo to prihodi stranaka biti viši. Samo je ta poruka bitna da dođe do ušiju naših poduzetnika i građana da vide o kakvoj se reformi radi koju predlažu HDZ i MOST. Znači o tome se radi. Gospodin Ćorić mi je rekao da on očekuje rast prihoda političkih stranka narednih godina. To je dobro, iz poreznih prihoda koje ostvaruje državni proračun. Drugim riječima, što vas više oporezujemo stranke će dobiti više. Zahvaljujem zastupniku Marasu. Slijedeći od zastupnika koji se javio za riječ, za repliku je zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Maras, stvarno ne vidimo od kuda je toliko vaših demagoških priča danas naišlo, ali ono što ste sada u zadnjem odgovoru priznali čak se i slažem s time da ovaj zakon donosi 6 milijuna kuna uštede iz ovog proračuna. I to je ono bitno. Zaštitni mehanizmi da ih želite predložiti rekli bi evo tu dopunimo samo sa jednom stavkom da ne mogu bit veći od 50 milijuna ili 55 milijuna ili 57 milijuna i tu je kraj priči. Ako bi se, a daj Bože, nadamo se svi da će to biti i gospodarski pomak koji će se dogoditi, gospodarski rast i da će rasti ti prihodi pa ćemo u kratkim izmjenama i dopunama ako to treba staviti i taj mehanizam zaštite kako ne bi stranke dobile previše kako vi to predviđate, a državni proračun bi rastao i porezni prihod bi rastao. No, međutim kada svima stvarno želite biti poklopac ja bi samo htio reći da sjećamo se riječi velikog vođe kako je on to rekao promijenit ćemo zakon jer tako će morati biti da bi stranka imala što više. Poslije toga nema izvješća o prikupljenim sredstvima i potrošenim sredstvima u kampanji jedne godine, pa vam se uskrati 5 milijuna kuna. Pa to je bio pritisak na pravosuđe, na sve institucije, na odbore za Ustav, Poslovnik, na sve život. To su bile strašne rasprave. Kazna koja je isplaćena od strane SDP-a iznosila je 614 tisuća kuna, da bi se oslobodilo po Ustavnom sudu 5 milijuna kuna jer je ukinuo u međuvremenu postupak. Dvije godine za redom o transparentnosti trošenja i puno puta čujemo ovdje prozivanje kako se vodi postupak, [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] da postupak se vodi ali ovo je kazna koja je upotrijebljena već prema vama. Gospodine Đakić, pa ja ne znam da li može biti kraća izmjena i dopuna od ovog što smo mi danas dobili. Znači tu je trebalo još pola rečenice napisati. Pa napišite, imate vremena. Još su dvije rasprave. Sročite, proslavite se. Budite vi gospodin Josip Đakić taj koji je ograničio političke stranke da ne dobiju više od 51 milijun kuna. Evo ja vam dajem ideju, budite vi ta osoba koja će spriječiti da se narednih godina povećaju prihodi političkih stranka. Znači to je posao od 15, 20 sekundi, pola minute. Napravite to, imate vremena i ja ću glasati za vaš amandman. Evo nećete vjerovati ali glasat ću. A što se tiče velikog vođe, ne znam na kog ste mislili? Da li ste mislili na Ivu Sanadera ili Karamarka? Stvarno mi nije jasno, jer kod vas se velike vođe vrlo brzo mijenjaju. Imate svaka tri mjeseca novog velikog vođu. Ovog ste skoro istukli u Lisinskom, pa je sad postao veliki vođa. Sljedeći koji se javio za riječ je poštovani zastupnik Lovrinović. Izvolite. Gospodine Maras, imam jedno pitanje za vas. Slažete li se s tim, a i da predložimo budući da je ovo prigoda da promijeni se nešto u zakonu, da se onemogući financiranje političkih stranaka od strane poduzeća, bilo privatnih ili javnih. Naime, pojedine stranke su uzimale, dobivale kredite od nekih poduzeća u koje država, nekoliko stotina milijuna kuna javnog novca, znači plasirala potpora i ti krediti nisu vraćani.

Dakle, MOST je pokrenuo, treba pozdraviti tu inicijativu da se to dovede u red. Ali hajmo iskoristiti priliku da onemogućimo trgovačkim društvima da financiraju stranke jer to su skrivena financiranja koja ponekad i ne vrate se, otpišu se krediti itd. Dakle, evo dobre prilike da to dopunimo. I ako zaista želite da zajednički djelujemo u interesu građana koje štitimo od bacanja javnog novca. Evo to je to. Što vi o tome mislite i je li ovo društvo ovdje uvaženih zastupnica i zastupnika spremno na taj korak?

Ja bih iskreno zabranio donacije preko određenog iznosa koje može biti simbolične naravi 1000, 2000 kuna. Znači sa te strane da naše političke stranke imaju maksimalno javne izvore. To je kontra zakona. Doduše nekad se malo kroz FIMI Mediu nešto skrene, ne. Ali kad-tad na kraju to dođe na svoje, odnosno vide ljudi da to nije u redu i na kraju se vode neki postupci. To gospodin Đakić zna dobro kako u Virovitici njegov gradonačelnik je radio dok je bio ministar. Tako da sa te strane ja sam za maksimalno javno financiranje svih stranaka lokalnoj razini i na državnoj razini kako bi građani imali potpuno ne pod kontrolom financije nego da bi građani financirali na neki način ne bi dovelo se uopće u sumnju da postoji mogućnost nekog interesa, sukoba interesa u budućnosti bez obzira da li bilo objavljeno, ne bilo objavljeno to također nije po zakonu ovo što ste vi rekli da se ne objavi da li je nekome nešto financirao bio usluga ili novac u pitanju. Tako da ukoliko bi ostala takva volja i ukoliko se svi sad tu evo vidim u rasprava i kunemo u to da želimo da javni izvori financiranja budu dominantni ne vidim razloga zašto se to ne bi na ovaj način i osigurala, da se maksimalna donacija sa 200 000 kuna smanji na tipa 5 ili 10 000 kuna. U toj situaciji vjerujem da nitko ne bi vidio nikakav potencijalni sukob interesa u budućnosti. A što se tiče posudba vidjeli smo da su neki posuđivali i na koji način su posuđivali to od tvrtki koje su jako vezane uz državni proračun, odnosno [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] uz sektor koji je jako interesantan pojedinim strankama koje sad čine vlast. Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je uvaženi zastupnik Branimir Glavaš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dosta je toga rečeno u izlaganju gospodina Marasa i replikama koje su uslijedile, pa nema razloga da se ponavljam. Rekao bih samo kratko, da uistinu vjerujem da će se izvršiti predizborna obećanja koja su dana u predizbornoj kampanji, a podsjetit ću SDP je u predizbornoj kampanji najavljivao 140 000 radnih mjesta, HDZ je najavljivao 180 000 radnih mjesta. Gledajući što je tko nudio biračkom tijelu hvala Bogu da je pobijedio HDZ pod pretpostavkom da uistinu izvrše ono što su obećali. Dakle, 180 000 novih radnih mjesta u ovom narednom mandatu za četiri godine nije mala brojka. I ako Bog da to izvršite što ste rekli, što ste obećali duboko, duboko vjerujem da će doći do gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj i da će zahvaljujući tom gospodarskom rastu i političke stranke za svoj rad i djelovanje bez obzira što se u ovom prijedlogu navodi 0,075% od ostvarenih poreznih prihoda, da će to biti povećanje i za sve političke stranke.

I zbog toga ja ću podržati ovaj zakon, ovaj prijedlog zakona jer vjerujem da nije motiv i namjera vladajuće većine kada su podnijeli ovaj prijedlog izmjene i dopune ovoga zakona da povećaju poreze kako bi političke stranke dobile veći novac, veća sredstva za svoje političko djelovanje već dapače da je razlog sasvim drugačiji, odnosno da su ti razlozi vođeni iz pozitivnih pobuda. I vjerujem da će političke stranke vrlo brzo doći na svoje. Inače što bih rekao kao primjedbu, ali to nije u domeni velikih stranaka da se ovaj zakon će se reflektirati na štetu manjih političkih stranaka. To nije problem velikih političkih stranaka jer onaj tko ima puno ako mu uzmeš malo još uvijek će imati puno, a onaj tko ima malo ako mu uzmeš i od toga malo ostat će mu malo i još manje. No bez obzira na to duboko vjerujem da neće ni te manje političke stranke zbog tog ja bih rekao minimalnog iznosa u odnosu na cjelokupan državni proračun tih 6, 7 milijuna kuna da će propasti odnosno da će biti onemogućene u svom radu i djelovanju. I završavam sa naglaskom da ću kao zastupnik HDSSB-a kao gest dobre volje prema vašoj dobroj namjeri u što sam duboko uvjeren podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Davor Vlaović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Glavaš rekli ste u svom izlaganju da priželjkujete, i ja priželjkujem, da se dogodi zapošljavanje 180 tisuća ljudi. Jedino što morate znati da je preduvjet za to gospodarski rast jer bez investicija i bez stvaranja novih vrijednosti nema ni novih radnih mjesta, a i ja i vi priželjkujemo da se ta radna mjesta dogode upravo u Slavoniji i Baranji jer najviše ljudi iseljava iz Slavonije i Baranje i najveća stopa nezaposlenosti je upravo u Slavoniji i Baranji. I nama je najteže u Slavoniji naći sponzore i donatore jer većina jakih gospodarskih tvrtki je registrirana u Zagrebu i okolici, u Slavoniji ih je vrlo malo i većina ih teško posluje. Tako da i mi iz HSS-a zagovaramo da se što više financiranje političkih stranaka definira iz javnog novca i da to treba biti u kontekstu gospodarskog rasta a ne previše na teret naših sugrađana. Nažalost, u ovom trenutku je dojam da političke stranke troše novac, a novca nema. Naravno da tu se mora naći kompromis i da mi iz HSS-a razumijemo naše članice i članove jer trenutno se najteže živi u Slavoniji i Baranji. Odgovor na repliku, zastupnik Glavaš. Pa kolega normalno da je gospodarski rast pretpostavka da se zaposli 180 tisuća radnih mjesta više ili manje. Dakle, bez gospodarskog rasta nema zapošljavanja. Ako se oni zaposle normalna očekujuća posljedica svega toga mora biti i povećanje ostvarenih poreznih prihoda u državnom proračunu. Dakle, ja vjerujem da će HDZ koji je obećavao u predizbornoj kampanji, i želim vjerovati, da će HDZ koji je obećavao u predizbornoj kampanji da će otvoriti 180 tisuća radnih mjesta da će ovaj puta kao ozbiljna politička stranka i izvršiti svoje obećanje. Ako ga izvrši ja ću se istinski radovati i dati potporu takvoj jednoj političkoj opciji. A pretpostavljam da tu brojku od 180 tisuća novootvorenih radnih mjesta u sljedećem 4-godišnjem mandatnom razdoblju ta politička opcija nije istresla ovako napamet iz rukava već da iza te brojke iza koje su najavili da će realizirati i ostvariti stoji jedan kvalitetan gospodarski program za naredno 4-godišnje razdoblje u koje mi istina dosada nismo puno ili gotovo ništa čuli pa očekujem da ćemo u srijedu prilikom sastavljanja nove Hrvatske vlade imati više informacija i više argumenata što će biti dodatni razlog da vjerujemo da će se ono što se za vrijeme predizborne kampanje najavljivalo i ostvariti. Hvala zastupniku Glavašu. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Tulio Demetlika, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Glavaš lijepo je što ste spomenuli predizborna obećanja i nadu koju ste izrazili da će se sve ovo ostvariti upravo vezano za gospodarski rast i to stvarno izgleda lijepo i idealno i političke stranke u budućnosti ne moraju brinuti po ovoj vašoj matematici o sufinanciranju rada političkih stranaka. Međutim, ja želim napomenuti da isto tako te političke stranke, da li SDP, da li HDZ, govorim one najveće, bile su pune riječi decentralizacije.

Odgovor na repliku, može. Pa samo kratko ću reći, gotovo sve političke opcije u svim dosadašnjim predizbornim kampanjama ali nažalost samo za vrijeme predizbornih kampanja su najavljivale decentralizaciju. Pa tako i u ovoj predizbornoj kampanji koja se odvijala prije mjesec, dva dana. Puna su usta bila i lijevoj i desnoj političkoj opciji upravo ovog pojma decentralizacije. Kolega ja osobno ne vjerujem da će doći do decentralizacije, barem ne do te razine da bi se ostvarila ova pretpostavka o kojoj ste vi govorili, ali bez obzira na to želim vjerovati da će doći do gospodarskog rasta i želim vjerovati i istinski očekivati da HDZ kao pobjednička opcija na ovim izborima ispuni predizborno obećanje u 4-godišnjem razdoblju o otvaranju 180 tisuća radnih mjesta. I zadnji zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Maras, izvolite. Vi ste spomenuli u svojoj raspravi male političke stranke da su one najviše pogođene tim zakonom. Htio bih u ovoj raspravi spomenuti situaciju iz kampanje ove prošle parlamentarne gdje je jedna mala politička stranka za koju čovjek uopće ne zna odakle joj toliki prihodi je imala najbogatiju, najraskošniju kampanju po broju i plakata i jinglova. Kada god si otvorio radio javljali su se za tog kandidata za premijera i za tu kampanju, ali jednostavno ne znaš odakle novac. Ja sada pitam ovdje sve nas zastupnike i hrvatsku javnost, što treba napraviti, koliko to skupa kampanja u parlamentarnim izborima treba biti da bi se netko pokrenuo? Tip, ne znam tko, bojim se spomenuti policiju jer će odmah reći evo viš vrši politički pritisak, traži da se istražuje itd., ne tražim. Mene zanima šta treba napraviti da bi neko uopće postavio pitanje otišao u agenciju i pitao odakle novci, tko je platio, želimo znati. Ja želim znati kao zastupnik, građani žele znati. A ne da se pravimo mutavi, da ne reagira niko nikad ništa i da takve stvari idu u nedogled. To smo imali 2007., 2008., 2009. znamo kako su te stvari završile po sudovima, sada ne spominjem HDZ da se ne misli, ali takvih stvari još u Hrvatskoj ima u kampanjama se koristi, a niko ništa ni da pita. Nadam se da dva zastupnika ne čine razliku onoga koji može jer ta dva zastupnika su važna i onoga koji ne može. Neka neko pokaže u ovoj Hrvatskoj da se takve stvari u budućnosti više neće moći raditi.

Slažem se u potpunosti sa vama. HDDSB je potrošio 840 tisuća kuna za predizbornu kampanju što je i transparentno objavljeno, a išli smo u izbore samo u dvije izborne jedinice, 4. i 5. i mislim da se nismo previše razbacivali. Kampanja je bila osrednja, dakle u financijskom smislu 840 tisuća nije malo novaca, ali 840 tisuća kuna u dvije izborne jedinice nije ni previše. Jer kada to preslikate na 10 izbornih jedinica možete bez problema možete doći do zaključka, nećete puno pogriješiti da je takva jedna mala politička stranka potrošila između osam i 10 milijuna kuna najmanje. Sve ostalo što se stavlja u izvješća, ako je to stavljeno, ja nisam analizirao ničija izvješća osim svoje stranke, ako je ispod toga je nerealno, je prikriveno i kampanja je vođena i plaćana crnim novce. Slažem se sa vama da se i tome treba stati na kraj i smatram da je to pitanje nadležnih državnih tijela, državnih institucija, neka se time pozabave. Tu ne treba biti puno mudrosti i mudrolija, uzeti izvješća pregledati što je sve korišteno prilikom vođenja te predizborne kampanje, počevši od tiskanih medija, elektronskih medija, džambo plakata, ostalih vrsta promidžbenog materijala i vrlo brzo i približno realno će se doći do stavke koliko je ta mala politička stranka potrošila. Slažem se u potpunosti sa vama da se to treba raščistiti, suziti prostor za način i djelovanje takvih političkih stranaka bile one male ili velike, sada se bavimo malima, u prošlosti su to radile i velike stranke [[Upadica: Vrijeme.]] politici i znam, dakle u potpunosti vas podržavam da se sa time pozabavi Hrvatski sabor. I sljedeći koji se javio za pojedinačnu raspravu je zastupnik Željko Lacković. Izvolite. pozdravljam kolegu predsjedavajućeg predsjednika i ostale kolegice i kolege. Ono što me ponukalo da sudjelujem u ovoj raspravi nije činjenica da je ovo zaista prijedlog koji treba podržati jer predstavlja smanjenje ne financijski bitno nego smanjenje koje pokazuje vjerojatno ima intenciju da otvori put da će se i u budućnosti donositi zakoni koji će imati financijsku komponentu smanjenja racionalizacije i štednje i ja i moje kolege ćemo podržati ovaj prijedlog. Ali ono što me zapravo ponukalo da se javim i da sudjelujem je činjenica da mi evo drugi dan radni Hrvatskog sabora raspravljamo samo i isključivo o sebi, o svojim pravima, zaboravljajući apsolutno sve ono što se govorilo u kampanji. Mi nemamo više fokus na probleme hrvatskog čovjeka, mi se fokusiramo i ponašamo ovdje slušajući predstavnike političkih stranaka koji govorili u ime klubova i pojedinačno kao trgovci kao predstavnici sindikalni prilikom kolektivnih pregovaranja kome je malo, a kome puno. Zaista mi je žao kada se kolega Pernar ne doživljava ozbiljno, a zapravo on kroz svoje rasprave jako dobro pokazuje jaz koji postoji između običnog hrvatskog čovjeka i političkih elita koje sjede ovdje. Nisu svi ovdje političke stranke, ovdje su i nezavisni politički zastupnici. Ono što je bitno da mi raspravljajući cijeli dan o jednom prihodu koji predstavlja ispod jednog promila hrvatskog budžeta proračuna smo možda više napravili troška nego što smo uštedjeli. Kada bi ovakvim tempom radili u budućnosti, vjerojatno šest milijuna dnevno to bi značilo da bi mi u konačnici u jednoj godini mogli raspraviti oko milijardu kuna što je opet ispod 1% hrvatskog proračuna. Ja smatram da ovo nije primjeren način uopće raspravljanja o primarno svojim pravima, da su ovo klubovi trebali dogovoriti, da se to trebalo izglasati u 20 minuta, bez ikakve velike filozofije i propitivanja odakle kome novci za kampanju jer svi vi gospodo iz svih političkih stranaka imate jako puno putra na glavi i nije umjesno od bilo koga ukazivati da kampanju na premijera jer svi koriste prikrivena oglašavanja od onih koji upravljaju javnim ustanovama i javnim tvrtkama do onih koji vode pojedine resore i ministarstva. Dakle, nije čudo kada u Sjevernoj Koreji uvjeravaju ljude da igraju njihova nogometna reprezentacija u finalu sa Brazilom jer nemaju interneta, nemaju pristup nikakvim medijima, ali ovo što mi radimo hrvatskim građanima to je daleko iznad toga. Mi na njihove žive oči, zdrave, njih uvjeravamo da je njihov interes da izaberu ljude koji će sjediti u Hrvatskom saboru i raspravljati o svojim pravima cijeli jedan dan da li će dobiti 51 ili 57 milijuna kuna. Ako je to racionalno način i svrha ovoga Sabora onda zaista mislim da su građani uzalud izlazili na izbore i birali osim ukoliko nije intencija ovoga zakona ne propitivati da li treba biti više privatnog ili javnog novca u političkim strankama nego jedna smjernica koja će ukazivati da će se krenuti racionalno i da će se krenuti rezati i onima koji su možda potrebiti ali da će biti uskraćeni u svojim pravima jer će to nalagati pravila proračuna. Zaključno, dakle podržavamo ova prijedlog i ja ću se uvijek javljati za riječ kada smatram da Hrvatski parlament ne obavlja svoj posao i da vodi ovakvu raspravu jer kao nezavisni zastupnik jednako gledam na sve političke opcije ali još ću jednom podsjeti sve one koji su upirali na kampanju dakle gospodina Bandića da prvo pometu pred svojim vratima ako imaju kakva saznanja da postoje državne institucije. I nemojte zaboraviti gledaju nas hrvatski poduzetnici i građani, hrvatski poduzetnici nisu lopovi i treba omogućiti da sudjeluju, dakle sa svojim novcem u kampanjama.

Prvi koji se javio za repliku je zastupnik Miro Bulj. Izvolite.

Kolega, možda je ova rasprava čudna, ali demokracija je takva. Znači na ovaj prijedlog možete slobodno dati vi amandman. Iz ove rasprave date amandman, mi ovdje saborski zastupnici, točno imaju službe koje će vam pomoći odraditi taj amandman i znači ove izmjene možete nadopuniti i možemo glasati ako imate ideju. Ali opet na kraju ste sami kazali da ćete podržati ovo jer ipak je 57 manji od 51 milijuna kuna, znači 6 milijuna kuna a inače nije tu bitno toliko ni tih 6 milijuna kuna koliko u biti je puno bitnije načelo dodjeljivanja sredstava na osnovu prihoda. Ovdje je bila intencija MOST-a na osnovu prihoda a ne na strani rashoda tako da su bile neujednačene i puno nerealnija izdavanja političkih sredstava političkim strankama. Demokracija je čudna, zbog toga još jednom kažem, svaki vaš prijedlog kao saborskog zastupnika, pojedinca će dobro doći. Ali osobno da vi kažete da mi nemamo doticaja ostali saborski zastupnici, jedino vi kolega Pernar to je laž. Ja dolazim iz sela gdje živi 500 ljudi, 600, svaki dan sam u doticaju sa sirotinjom, sa ljudima koji nemaju doslovno ništa, nemaju radnih mjesta jer dolazim iz tih krajeva i živim sa tim ljudima koji uglavnom teško žive, bave poljoprivredom ili nemaju radna mjesta, direktno živim sa njima.

Odgovor na repliku zastupnik Lacković. Dakle moja intencija je da se ne treba bojati poduzetnika, ja sam osobno poduzetnik, radio sam kao gradonačelnik 40 mjeseci bez ijedne kune i postavljalo se pitanje kako se tu sada krije zlopotna igra ili kakav dogovor ili moj interes. U hrvatsku politiku se trebaju uključivati poduzetnici kojima će biti vrlo jasno što treba u ovoj našoj državi napraviti.

Sljedeći zastupnik koji se javio za riječ za repliku je zastupnik Bunjac. Hvala gospodine predsjedniče. Čudi me ako doista u ovom Domu postoji netko tko gospodina Pernara ne doživljava ozbiljno, ako koga treba doživljavati ozbiljno ja mislim da treba doživljavati upravo njega. On je naime ušao u Sabor sa zadnjega mjesta na listi što je ja vjerujem privilegij samo vrlo malog broja zastupnika. Vodio je kampanju sa vrlo skromnim sredstvima od nekoliko 10-ak tisuća kuna. I ono što je najbitnije sve ono što je govorio prije izbora nastavio je govoriti i nakon izbora. Pa prema tome ako ga bilo tko ne doživljava ozbiljno bilo bi vrijeme da promijeni mišljenje jer gospodin Pernar je sasvim ozbiljan. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Gordan Maras. U vašoj raspravi učinilo mi se kao da ste rekli da svi koriste u predizbornoj kampanji nedopuštena tzv. crna sredstva, pa bih volio da još jednom to ponovite jer ako svi koriste onda koristite i vi, to podrazumijeva da ste i vi u kampanji koristili nedopuštena sredstva. Ja vas samo upozoravam da u ovoj situaciji ako netko sluša bi vas trebao pozvati na obavijesni razgovor ako imate te informacije da svi koriste ili ste se možda zaigrali ili ste malo lepršavije to rekli i niste mislili ozbiljno. To su vrlo ozbiljne stvari. Znači ne možete u svojoj raspravi reći da prvo počiste ispred svojih vrata a ionako svi to koriste pa zašto ne bismo i mi. Evo tako sam ja shvatio a vjerujem i dosta ljudi u sabornici ovdje ovu vašu izjavu. Pošto se radi o kampanji u kojoj ste vi sudjelovali, vjerojatno onda imate takvih saznanja i možete decidirano reći da li je to istina ili nije.

Gospodine Maras dakle vi morate znat da se nešto zbiva ili ne zbiva ovisno o tome da li vi to želite priznati ili ne želite priznati, da li želite o tome govoriti ili ne želite govoriti. Dakle, netko tko je u nezavisnoj politici kreće korak po korak. On nema niti stranačke prostorije, nema imovinu koju iznajmljuje, dakle nema startnu poziciju u Saboru. Sve ono što vi odnosno SDP imate. S druge strane, sami ste bili ministar i jako dobro znate kako se funkcija ministra vrlo lako i lagano prilagođava u predizborno vrijeme, dakle u političkoj utakmici. Ja sam govorio o tom načinu prikrivenog financiranja a kampanje jer mi se možemo pretvarati da ne znam oglašavanje HEP-a koje je nemilice u vrijeme prije izbora nema nikakve veze sa kampanjom. Ali tako isto i ljudi u Sjevernoj Koreji mogu navijati za svoju reprezentaciju u finalu protiv Brazila koji se ne igra, ali su njih uvjerili i zatvorili su im oči i oni nemaju mogućnost to vidjeti. Ja to vidim, a ja ako sam taj koji treba ići na obavijesni razgovor, treba ići na obavijesni razgovor onaj koji je to trebao i morao vidjeti i koji za to prima plaću, a to je državni odvjetnik, to je neovisno pravosuđe, to su svi oni koji dobivaju svaki dan plaću pa između ostaloga da gledaju i ovaj naš nastup ovdje, pa dapače neka istraže sve ovo što je govorio ne znam kolega Pernar, što sam rekao ja, a i što znamo svi mi zajedno. Dakle dapače neka izvole, neka dođu pa ako nemaju, neko ko ima zdrave oči pa ćemo im pokazati, izabrati jednog među njima koji ima dobre oči pa neka nam profunkcionira pravna država i ne moramo se onda bojati ni prikrivenog financiranja, ali ne moramo se bojati niti ovakvih optužbi kakve ste vi iznosili na kampanju gospodina Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Nikola Grmoja. Evo gospodine Lackoviću, vi ste iznijeli po meni dvije opasne tvrdnje. Ova koju je spomenu gospodin Maras znači da svi to čine, a i druga da bi poduzetnici trebali i da je to po vama normalno davati svoj novac i onda utjecati na politike koje će provoditi određena stranka. To su jako opasne tvrdnje. Ja nemam ništa protiv da nekakvi sitni iznosi se doniraju političkim strankama, ali svaki veći iznos obvezuje onoga koji je donaciju primio da možda provodi onu politiku koju je taj čovjek ili ta tvrtka ili taj poduzetnik dao određeni novac. Tako da su to ovako dosta opasne tvrdnje. A što se tiče ovoga što mi danas raspravljamo ovdje u Hrvatskom saboru, ja mislim da ste vi u svom izlaganju pohvalili inicijativu MOST-a da ovaj prijedlog ide po hitnoj proceduri da što manje raspravljamo o ovome, da ovo donesemo jer i sami ste rekli da je ovo jedan dobar prijedlog kojim se smanjuju sredstva političkim strankama za 6 milijuna kuna. Vezuju se uz proračunske prihode tako da mislim da nema spora da je ovo nešto za što svi trebamo dignuti ruku. Dakle intencija je ispravna, intencija je uredu. Ono što sam rekao i dalje stojimo kod toga, ono što se zbiva ako o tome ne govorimo ne znači da se ne događa. Dakle, neovisno o načinima na koji se nešto prikriveno oglašava ili što se prikriveno reklamira u vrijeme izbora ako vi to nećete staviti u troškovnik svoje predizborne kampanje to se neće zvati trošak kampanje. To rade svi i to je bitno da se kaže jednostavno jer nema tog čovjeka koji je u kampanje ili njegove stranke da neće. Mi to možemo nazvati legitimnim, ali ja vam kažem da će toliko koliko manje novaca recimo se sad ode odavde. Treba pratiti koliko će novaca iz javnih ustanova, javnih tvrtki otići u predizborno vrijeme i kako će se brendirati pojedine i kako će se brendirati pojedini projekti i kako je to sve zapravo u tom jednom nevjerojatnom ciklusu predizbornom zbivanja koja se dešavaju u Hrvatskoj svake dvije godine ili ovako godinu za godinom. I zato mi jesmo tu gdje jesmo. I zato ljudi, građani, poduzetnici nemaju povjerenja. A to što će netko investirati i podržavati određenu politiku to znači da gospodarstvo mora birati svoje političare a ne da politika diktira gospodarstvu. I zato je naše gospodarstvo i tromo i ne može se nositi s konkurencijom jer toliko ovisi o javnom novcu, o budžetskoj potrošnji i o politikama. Jer ako nemate u politici nikoga neće vaša firma niti raditi. I to je javna stvar i vi se protiv toga borite i vi morate znati da su takvi principi u Hrvatskoj i ne možemo se pretvarati da oni ne postoje samo zato jer mi nećemo priznati da oni postoje. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Batinić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Lacković, vi ste iznijeli tu nekoliko stvari na koje bih htio skrenuti a kolege su vam već i ranije, Sabor ne radi svoj posao, naime nema, sve ono što dolazi u saborsku proceduru nema više ili manje važnih stvari. Ovo možda po vama nije, međutim ukoliko ste pažljivo slušali rasprave i klubova svi smo se složili da je ovo izuzetno važna tema. Jeste, mijenja se cifra sa 0,005 na 0,,75 međutim posljedice toga, svi smo ukazali na to. Stoga smatram da nije korektno s vaše strane da iznosite taj stav iako je to vaše mišljenje, da se ne radi dobro u Saboru. Druga stvar, morate uvažavati činjenicu koju ste mogli primijetiti, Vlada nije imenovana, Vlada nije potvrđena, Vlada je jedan od glavnih predlagatelja u Saboru iako sad ovaj slučaj demantira, ali strpimo se. Ja sam samo, nadam se da će i Vlada počet što prije radit svoj posao. I treće, vi ste dio koalicije koliko ja razumijem, pa zašto niste u vašim dogovorima predložili svojim partnerima, koaliciji ili što već jeste da određene stvari ubrzaju? Poduzetnike u politiku slažem se, svaki građanin RH može biti biran, ima pravo biti biran, može birati. Pa gdje su? Zašto se ne žele uključiti u politiku? Ja samo vama želim mandat od četiri godine i da vidite da ovo posao politike, mislim da svi koji smo ovdje u Saboru i koji smo i bili u prethodnim mandatima ovo je na neki način kruh sa sedam kora. Za ništa što radite ovdje nećete dobiti pohvalu. To je posao od interesa za sve građane i svi ga tako doživljavamo, pa vjerujem da ćete i vi nakon već godinu dana promijeniti mišljenje o tome. Moram odgovoriti. Dakle, ovo je tema koja je bitna za političke stranke, ali ne i za građane. Dakle, politika toliko snažno utječe danas na gospodarstvo, pravosuđe i sve cikluse koji se u društvu zbivaju da nitko normalan od poduzetnika se ne usudi ulaziti u politiku i to je ono što bi trebalo promijeniti. A kada ćete imati više poduzetnika u politici onda se oni neće bojati šta će raditi poslije kraja mandata ili šta ću ja raditi nakon godinu dana i kako ću ja misliti nakon godinu dana.

Izvolite. Kolega Lackoviću, iznijeli ste nekoliko tema koje su iznimno opasne kad se kažu u Parlamentu. Vaše teze pripisat ću samo uvjetno neiskustvu. Vi niste neiskusan političar, u Saboru ste dva dana možda, ali u politici ste mnogo duže. Reći u ovome Domu kolegicama i kolegama zastupnicima da previše govore o nečemu što je kao efemerna tema. Dragi moj kolega Lackoviću vi ste do sada o ovoj temi govorili 8 minuta. Da je svaki od 151 zastupnika govorio toliko ova rasprava bi trajala 20 sati. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar. Došli ste u Hrvatski sabor, to je Parlament. Korijen riječi Parlament je glagol koji znači govoriti. Mi nemamo ni jedno drugo sredstvo u svojim rukama uvjetno rečeno nego riječ. Nama se mora dozvoliti da govorimo pa makar i o onim stvarima koje se vama ne sviđaju. A ako je tema suzbijanje korupcije u financiranju političkih stranaka vama nevažna i efemerna onda ja doista imam problem u shvaćanju koja je vaša misija u politici. Reći da bi poduzetnici trebali imati svoje zastupnike. Pa to je blasfemija kakva se u ovome Domu nikada čula nije. Možda je neki poduzetnik svoga zastupnika i kupio, ali ja nikad ne bih volio doživjeti dan da će ovdje u ovim klupama na lijevoj strani stajati zastupnici Agrokora, na desnoj Podravke, u sredini Atlantika ili Plive. Ne, ja želim živjeti u slobodnoj zemlji u kojoj svatko onaj tko je poduzetnik može ostvariti svoje legitimne interese kao birač i kao građanin, ali ne na način da kupuje i da šalje svoje predstavnike ovdje.

Dakle, ono što ja kažem, kažem jasno i ne morate izvrtati ono što sam ja rekao jer ja nisam rekao da poduzetnici trebaju imati svoje zastupnike nego se ne trebate vi bojati poduzetnika u politici i onih koji mogu slobodno govoriti, a rekli ste da je Parlament mjesto gdje ćemo slobodno govoriti onda dozvolite i da ja slobodno govorim. Ja sam se javio da sudjelujem u ovoj raspravi ne zato da bi osnažio ili posebno dao svoj doprinos ovom prijedlogu kojeg sam rekao da ću podržati i koji je ispravan, nego zbog činjenice da osoba evo kolega Pernar je bio u svojim primjerima kako je opisao nesrazmjer, dakle između života građana i njihovih pitanja i problema i prava koje ostvaruju političke stranke neshvaćen po mojem slobodnom uvjerenju kojeg opet u ovom Parlamentu imam pravo imati i onda ne mora biti točno. Dakle, ne morate mi govoriti što nisam rekao, a ono što sam rekao iako je izrečeno drukčije smisao je jasan.

Time smo iscrpili ovaj dio rasprave. Zaključujem raspravu. Ono što mogu samo primijetiti prije nego utvrdimo kvorum je da ipak bez obzira na diskusiju nisu se uložili službeni amandmani, tako da u ovom dijelu neće biti. U ime kluba SDP-a tražimo stanku od 15 minuta prije glasanja. Hvala.

Klub zastupnika SDP-a zatražio je bio stanku. Zamolio bih njihovog predstavnika zastupnika Arsena Bauka za 5 minuta objašnjenja. Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

To je vrlo jasno i izvjesno jer nije bilo ustvari potrebe da ovo ide na ovakav način prije izglasavanja Vlade po hitnom postupku. Ali evo da se na neki način sačuva vjerodostojnost jedne od koalicijskih stranaka da je barem jedno tzv. jamstvo ispunila onda je dobila poklon od drugog koalicijskog partnera od HDZ-a da ovaj zakon donese ali ne onako kako su oni htjeli nego kako je htio HDZ što je isto u redu. O čemu se radi? Jutros na sjednici Odbora za zakonodavstvo dakle bilo je obećanje jednog od predlagatelja da će se dati amandman na način da se maksimalni iznos ograniči na 50 milijuna kuna ali evo niti 7, 8 sati nakon tog obećanja taj amandman nije došao. Zašto nije došao? Vjerojatno zato što se predlagatelji dva kluba između sebe nisu mogli dogovoriti oko tog amandmana. O čemu se radi? 2011. godine potpore političkim strankama po ovome zakonu iznosile su 59 milijuna kuna. A onda je došla ona nenarodna vlast i političkim strankama smanjila to za 9 milijuna kuna na 50 milijuna i 200 tisuća kuna. Toliki je iznos bio i za 2013. a 2014. i 2015. godine taj iznos je bio 55 milijuna kuna sukladno važećem zakonu. U svibnju 2015. godine Sabor je u prvom čitanju izglasao prijedlog zakona koji je govorio o tome da političkim strankama iz proračuna bi trebalo pripadati 0,08% poreznih prihoda što se u jednom dijelu poklapa s ovim prijedlogom zakona ali uz ograničenje da taj iznos ne može biti veći od 50 milijuna kuna. I da je taj amandman došao, što nije, on bi bio u skladu sa našim prijedlogom zakona iz 2015. godine. Nismo dobili u prijedlogu zakona iznos koliki će biti za političke stranke 2016. godine, on će prema našem izračunu kada se ovaj zakon provede i zakon koji je sada na snazi biti 59,5 milijuna kuna što je najveći iznos do sada koji smo dobili kao politička stranka. Prema tome, bez velikog učinka ovaj zakon nije trebalo donositi po hitnom postupku, ovo je bila samo jedna predstava za javnost. Prema projekcijama proračuna za 2016. godinu u kojem su navedene projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu iznosi će biti 52,8 milijuna kuna u 2017. i 54,2 milijuna u 2018. godini, a ako se ostvari ono što ste obećali zbog rasta to će biti još i više. Prema tome, ovaj zakon doista je samo jedna predstava za javnost, bacanje pijeska u oči, MOST-u će omogućiti da kaže da su ispunili jednu od svojih sedam jamstava odnosno navodno su ispunili jer će izvješće proračuna za 2016. godinu pokazati da nisu. HDZ-u je dobrodošao da malo pokaže mišiće i da kaže nećemo ograničiti na 50 milijuna kuna, to bez nas ne možete i zakon vam neće proći.

Zbog toga, klub SDP-a ne može podržati ovaj prijedlog zakona, mi ćemo ostati kao što sam još jutros najavio suzdržani. A želio bih još samo jednom reći dakle 2% rasta BDP-a povećava porezne prihode za negdje milijardu i 400 milijuna kuna, a političkim strankama po ovome negdje milijun, milijun i 50 tisuća kuna svake godine, tako da doista ostat ćemo mi bliže 60 nego 50. Trebali ste dati amandman, imati hrabrosti barem neko od zastupnika MOST-a kada već nije mogao klub i dati amandman da se ovo ograniči na 50 milijuna kuna kao što je bio naš prijedlog. Prema tome, korak u dobrom smjeru ali nedovoljan i onako rekao bih više polukorak. I mislim da nema replike na izlaganje kluba. Hvala. Povreda Poslovnika. Skrećem pozornost da je povrijeđen članak 250. naime uvaženi zastupnik je zlorabio situaciju i govorio nakon što je rasprava završena o istoj temi, o istoj temi nakon što je rasprava završena. To je protivno članku 250. Poslovnika Sabora. Hvala vama. I povreda Poslovnika još jednom, gospodin Bauk. Gospodine predsjedniče, mislim da je gospodin Reiner povrijedio članak 33. koji govori o obvezama predsjednika Sabora inzistirajući na tome da ste vi u nečem pogriješili, a vi ste nastupili točno kako je trebalo po članku 250. Poslovnika na koji se on pozvao, zaključili ste raspravu kada se utvrdi da nema više prijavljenih govornika i u trenutku kada ste vi zaključili raspravu doista više nije bilo prijavljenih govornika. Predsjednik stvarno ovaj puta nije pogriješio.

Molio bih predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće.

Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslova Hrvatskog sabora podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora predlažu se za predsjednicu Grozdana Perić, za potpredsjednika Davor Bernardić, za članove Tomislav Ćorić, Branko Hrg, Domagoj Ivan Milošević, Dražen Milinković, Robert Janković, Ivana Ninčević Lesandrić, Branko Grčić, Gordan Maras, Boris Lalovac, Božica Makar i Ivan Lovrinović. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za izbor predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. Glasujmo. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je sa 111 glasova za, 6 suzdržanih i 1 zastupnikom protiv donesena odluka kako ju je predložio Odbor. Molio bih predsjednika Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove za sljedeću odluku. U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora predlažu se za predsjednika Arsen Bauk, za potpredsjednicu Marija Jelkovac, za članove Marko Šimić, Željko Raguž, Ivan Šipić, Ermina Lekaj Prljaskaj, Stevo Culej, Marko Vučetić, Peđa Grbin, Marta Luc-Polanc, Nada Turina-Đurić i Goran Aleksić. Otvaram raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog dluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 112 za, 4 suzdržana i 2 protiv donijeta odluka kako ju je predložio Odbor. Molio bih sljedeći prijedlog odluke. U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora predlažu se za predsjednika Goran Marić, za potpredsjednika Nenad Stazić, za članove Andrija Mikulić, Irena Petrijevčanin Vuksanović, andro Krstulović Opara, Kažimil Varda, Veljko Kajtazi, Hrvoje Runtić, Damir Tomić, Darko Parić, Bojan Glavašević i Goran Beus Richembergh. Otvaram raspravu. Dajem na glasovanje pPrijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Molim glasujmo. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je sa 111 glasova za, 5 suzdržanih i 2 protiv donijeta odluka kako ju je predložio Odbor. Molim predsjednika Odbora za sljedeći prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora. Predlažu se za predsjednika Tulio Demetlika, za potpredsjednika Vladimir Bilek, za članove Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Branko Hrg, Tomislav Klarić, Mato Franković, Tomislav Panenić, Damir Mateljan, Marko Vešligaj, Ivan Klarin i Milorad Batinić. Otvaram raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora.

Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je većinom glasova 109 za, 6 suzdržanih i 2 protiv zastupnika donijeta odluka kako ju je predložio Odbor. Molim predsjednika odbora za prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. Predlaže se da se razriješe članovi Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora Damir Felak, Josip Križanić i Tomislav Klarić. A da se za članove Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora predlože Ljubica Maksimčuk, Anđelko Stričak, Miro Totgergeli, Vlatko Kopić i Željka Josić. Otvaram raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. Molim glasujmo. Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je većinom glasova 107 za, 6 suzdržanih i 2 protiv donijeta odluka kako ju je predložio odbor. Molim predsjednika odbora za slijedeći prijedlog odluke o razrješenju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove za razrješenje predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Molim glasujte.

Utvrđujem da je većinom glasova 115 za, 2 suzdržana i niti jedan protiv donijeta odluka kako ju je preložio odbor. Molim predsjednika odbora za slijedeći prijedlog odluke. Odbor predlaže da se za predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskog sabora imenuje Petra Mandić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Molim uključite se, glasujemo.

Zaključujem glasovanje. Utvrđujem da je većinom glasova 108 za, 6 suzdržanih i 1 protiv zastupnik donijeta odluka kako ju je predložio odbor o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Dragi kolege zastupnice i zastupnici nastavak sjednice je sutra u 11 sati s točkom dva današnjeg dnevnog reda o HRT-u. Molim predsjednike radnih tijela da do početka sutrašnje sjednice rasprave točke iz njihove nadležnosti kako bi sutra mogli nesmetano raditi.